Podporu rozvoje OZE pro sektor domácností a veřejný sektor má na starosti primárně již zmíněné Ministerstvo životního prostředí, respektive Státní fond pro životní prostředí, podpora OZE v sektoru domácností probíhá pak zejména skrze program Nová zelená úsporám. Podle mých informací na podporu OZE ve veřejném sektoru a v sektoru domácností bude alokováno také minimálně 5 miliard českých korun.

Aktuálně finalizujeme prováděcí legislativu k tomuto zákonu a zároveň komunikujeme s Evropskou komisí za účelem notifikace těchto schémat podpory. Co se týká zjednodušování povolovacích procesů, tak v tom ohledu jsme transponovali požadavky směrnice o obnovitelných zdrojích energie, zejména se jedná o články 15 až 17 této směrnice, a to úpravami energetické legislativy, ale také ostatní legislativy, zejména stavebního zákona.

Úprava povolovacích procesů pro OZE se řeší aktuálně v několika předpisech, které jsou v legislativním procesu nebo které budou do legislativního procesu vloženy v nejbližším období.

Podobné podpory vypsány jsou a budou a já jsem zmínil, že ta částka, která je alokovaná, bude minimálně také ve výši 5 miliard českých korun. Takže tak, jak jsme vypsali podpory pro podnikatele, tak podobné podpory budou vypsány nebo už jsou vypsány pro veřejný sektor a domácnosti.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Ono sice je z vaší strany jasno a je řečeno, že budou povolovány tím speciálním stavebním úřadem s integrovaným pravomocemi, ale teď jeden konkrétní příklad. Měla se týkat pouze dopadů záměru navenek, vy tohle tam vypouštíte.

Za prvé, kdy předložíte tu věcnou novelu, jaký bude jízdní řád a kdy předpokládáte, že bude schválena? Jste politik, víte, že když dojdeme k nějaké dohodě, tak my určitě nebudeme chtít a nebudeme muset trávit noci a neustále, neustále blokovat, tak jsme se i tu dohodu snažili udělat my. Takže kdy bude věcná novela, kdy bude hotová? A kdy řeknete investorům, jak konkrétně mají projektovat, jak ty změny budou zkrátka vypadat, aby se podle toho mohli zařídit? Děkuji. Dobrý den. Já vám děkuji za otázku. Ten harmonogram tak, jak je zachycen v legislativním plánu vlády, je poměrně transparentní.

Vy jste se ptal konkrétně na ten návrh.

Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano, je zájem, děkuji.

O co budou ty procesy jednodušší? Jestli máte nějaký materiál, který jasně umí tohle popsat? Děkuji.